Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěla poprosit o dvě změny programu. První z nich se týká lesního zákona, který je zařazen jako bod číslo 22, je to sněmovní tisk 408, a poprosila bych o jeho vyřazení. Jedná se o druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Proto si vás dovoluji požádat o to, abychom druhé čtení odsunuli na září.

Přece jenom jde o zákon, který řeší velmi důležitou problematiku na desítky let dopředu. Další návrh, který mám, je naopak zařazení nového bodu a je to konkrétně bod pod sněmovním tiskem 162, novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Navrhujeme tento bod společně s kolegy, kteří jsme jej předložili, zařadit, protože na minulé schůzi měl tento bod být projednán v rámci tzv. opozičního okénka, ale bohužel se na něj nedostala řada, na rozdíl od řady jiných. Myslím si, že by byla vhodná i ta debata, protože se jedná o podporu zkrácených úvazků vzhledem k tomu, že nás tady čeká debata o rodičovském příspěvku, a jak jistě všichni víme, tak tato problematika spolu docela úzce souvisí. Proto bych byla ráda, kdybychom jej navrhli, první čtení tohoto zákona, právě hned za sněmovní tisk 490, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás také požádat o zařazení nového bodu do programu současné schůze.

Jedná se o navýšení příspěvku pro zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením. Jde o to, že při navýšení minimální mzdy zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, mají ekonomický problém.

Já jsem ten návrh dávala už na jaře tohoto roku, nebo na začátku vlastně tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnávání cizinců. Sněmovna ho nepřijala. Připomínám, že nebyl ten návrh zamítnut, ale velká část lidí se zdržovala. Pak mi bylo vysvětlováno, že to nebylo úplně právně konformní, protože to bylo považováno jako nepřímý přílepek. V téhle chvíli je ten návrh zákona předložen jako poslanecký návrh novely zákona o zaměstnanosti, kam bytostně patří.

Zaměstnavatelé lidí se zdravotním postižením i samotní zaměstnanci, lidé se zdravotním postižením, na tento návrh čekají, protože ekonomická situace těchto firem není již utěšená, protože celý už půlrok doplácí mimo tento příspěvek. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu.

Poslední v bloku prvních čtení. Dobré odpoledne.

Požádal bych zařadit tyto čtyři body na čtvrtek za smlouvy v prvním čtení, to znamená, aby prošla smlouvy první čtení a následně, aby to bylo zařazeno.

Po třetích čteních. Děkuji za pochopení a za podporu. Prosím. Dobré odpoledne.